Pane kolego Tejci prostřednictvím pana předsedajícího, nemluvíte pravdu. Ta čísla jsou jasná. Za pana ministra financí Kalouska se výrazně zlepšila situace ve věci deficitu. Vy opravdu jako poslanci umíte hlasovat o zákonu, kde nebylo zodpovězeno na dvě zásadní otázky co to přinese a kolik to bude stát? Paní kolegyně Kovářová tuto otázku položila naprosto jasně a ještě jako v kvízu dala panu ministrovi na výběr.

Přinese to tuto částku do rozpočtu a stát to bude tolik.

Děkuji za slovo.

Prostě někdo seje, jiný sklízí a ještě přitom plýtvá. Já si na to nestěžuji, takový je prostě život.

Prostě tady platí nějaká pravidla a my je respektujeme. Vy jste nám dnes omezili diskusní lhůtu jak v čase, tak v počtu vystupování a my proti tomu neprotestujeme, protože to vám prostě zákon o jednacím řádu umožňuje a vy jste se chovali podle zákona. My postupujeme podle pravidel. Totiž to je demokracie, ne kdo má většinu nebo menšinu, ale zda se chováme, nebo nechováme podle pravidel. Záleží na vás, zda vy ta pravidla budete chtít respektovat celou dobu, co budeme jednat o tomto zákonu, či ne. Děkuji. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan ministr financí Andrej Babiš.

Přinese to 18 miliard. Z těch 18 miliard jsou 4 miliardy pro obce a města. Zvedněte ruku za EET.

Zopakoval jsem zde náklady pro stát už minule, jak jsem četl hodinu, dneska jsem četl menší čas.

A tato čísla se pokoušíme ještě snížit.

Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek.

Prosím, pane ministře.

Děkuji, s faktickou poznámkou paní poslankyně Věra Kovářová.

Já bych jenom připomněla, že na začátku jste říkal, pane ministře, že EET přinese 10 miliard.

Teď to máme 18. Já bych to těm občanům, jak říkáte, tedy přála, ale nevím, na základě čeho jste to zjistil, ten posun o 8 miliard.

To je kvalifikovaný odhad Ministerstva financí. A vybíráme kolik?

Děkuji. Nyní tedy řádně přihlášený do rozpravy pan poslanec Vácha. Já vás požádám, kolegyně a kolegové, abyste po sobě nepokřikovali. Slovo uděluje řídící schůze. Prosím, pane kolego. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Ale on tu pan profesor Zlatuška není.